Jak to bude nastaveno?

A to fakt nestačí.

My jsme zástupce opozice, my nemáme v rukou všechny tyto legislativní nástroje. Ty máte vy, tak konejte.

Naproti těm hezkým řečem o tom, co se dá udělat, navrhuji poté, kdy organizační výbor zachoval zákon o referendu v programu 111. schůze, abychom bod 33, druhé čtení zákona o referendu, tisk 117, projednali dnes jako první po polední přestávce, a to z prostého důvodu, abychom při zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením mohli tento projednat v příštím týdnu ve třetím čtení, a to jako první bod v pátek příští týden šestnáctého, to je bod 372. Připomínám, že zákon o referendu Komunistická strana Čech a Moravy předkládá poosmé. Pouze jednou jsme byli úspěšní, když prošel do Senátu a Senát ho zamítl. Je tedy evidentní, že tady nikdo nemá zájem o to, aby článek 2 Ústavy České republiky nebyl naplněn. Připomínám to zejména těm, kteří se ohánějí principem právního státu. Děkuji. Paní ministryně? Děkuji. No, já jsem tam byla se starosty opravdu velmi intenzivně. Víte, co třeba řeší starostové jako aktuální problém? Už jenom to, že tam skutečně ti lidé jsou, protože je tam potřeba, i třeba kolikrát, poslat psychickou pomoc od hasičů. Ta situace je velmi vážná v tom jednotlivém území.

Starostové řeší obnovu svého majetku vedle dotačního programu Živel. Ministerstvo má samozřejmě i dotační program na obnovu majetku po živelní pohromě pro obce, takže řešíme například, když je tam i církevní majetek uprostřed obce, aby se souhlasem obce se dostalo i na tento církevní majetek.

Tak prosím, já samozřejmě můžu přistoupit na vaši rétoriku, takže já bych chtěla hlavně poděkovat všem lidem, že to dávají s takovým určitým i jakoby nadhledem, protože tam kolikrát opravdu si hezky popovídáme v těch obcích. Ti lidé to zvládají, samozřejmě jsou rádi, že jim pomáhají všechny možné sbírky, dary, vláda.

Děkuji. Já s těmi lidmi taky komunikuji, i za Starosty.

Ta pomoc je obrovská. Ale vedu tady debatu o tom, jak ta pravidla a ty parametry jsou nastavené. To je to, co chci, aby se v tom bodu projednalo, aby tady jasně zaznělo, jak ta pravidla vláda dnes schválila, s čím případně se počítá do budoucna. Vy jste sama zmínila několik situací, které jsou specifické, a že na ně budete nějak reagovat.

Prosím, máte slovo.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Jedná se o sněmovní dokument 8036 a je to návrh časového harmonogramu projednávání návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020.